Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, v České republice nefunguje řádně dohled nad hospodářskou soutěží a důsledkem toho je u nás deformováno soutěžní prostředí například v oblasti léčiv.

Chci se zeptat, co se stalo během necelých dvou měsíců, že ministerstvo úplně změnilo stanovisko.

Protože již v minulosti bylo podáno několik podnětů a byly rozhodnuty nesprávně. Já také děkuji panu poslanci a slovo má pan předseda vlády.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já určitě můžu souhlasit s panem poslancem Hovorkou v tom, že ÚOHS je tady od toho, aby zajistil takové fungování trhu, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům. Pokud jsou tady konkrétní podněty, které se týkají činnosti rozhodování ÚOHS, tak určitě jsou to věci, kde si mohu vyžádat jako předseda vlády informaci od ÚOHS a mohu je požádat o to, aby zargumentovali postup v této věci, pokud budu interpelován ze strany poslance či poslankyně Poslanecké sněmovny. Čili tady nabízím panu poslanci Hovorkovi tuto cestu. Pokud máte konkrétní příklady, je možné se dohodnout na písemné interpelaci, kde já bych se potom obrátil na ÚOHS, tak aby sdělili své konkrétní argumenty, ke kterým vy poté budete moci vyjádřit svůj názor. Čili tohle je zřejmě cesta, kterou bychom mohli využít, protože já jako předseda vlády rozhodně neřídím ÚOHS. ÚOHS musí být z povahy věci nezávislá instituce, musí rozhodovat skutečně i nezávisle na vládě, ale rozhodně jsem připraven, pokud je potřeba získat nějaké informace a argumenty, se touto formou na ÚOHS obrátit. Pokud jde o první otázku, kterou mi adresoval pan poslanec Hovorka, pro mě je to do určité míry překvapení, protože nejsem informován o tom, že by došlo k takovéto změně postoje Ministerstva zdravotnictví. Já bych tady spíše doporučoval obrátit se na ministra zdravotnictví, aby vysvětlil svůj postup na půdě Senátu. Je pravda, že došlo k situaci, kdy ve Sněmovně byl ten zákon projednáván ještě v době působnosti bývalého ministra zdravotnictví, teď nastoupil nový ministr zdravotnictví. Já nemohu vyloučit, že nový ministr na tu věc uplatňuje poněkud jiný názor, ale nebyl jsem o této věci podrobněji informován. Takže v tuto chvíli bych odkázal na interpelaci na ministra zdravotnictví, popřípadě opět jsem připraven se jako předseda vlády, pokud se tato věc objeví ve formě písemné interpelace, obrátit na ministra zdravotnictví a požádat ho, aby na tuto věc odpověděl a reagoval. Pokud v Senátu byly nebo budou schváleny nějaké pozměňovací návrhy, tak stejně ten zákon se nám vrátí sem do Poslanecké sněmovny a budeme se muset rozhodnout mezi eventuálními dvěma variantami, a i tady předpokládám, že by ministr zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny měl argumentovat. Děkuji předsedovi vlády. Prosím, máte slovo.

Možná ho dostal na vyžádání pan předseda výboru pro zdravotnictví a možná ho dostal pan předseda výboru Senátu pro zdravotnictví , ale myslím si, že to není dobrá praxe, a určitě příklady špatného rozhodování v daném případě jsou. Také děkuji a slovo má pan předseda vlády.

To znamená, nebylo to součástí vládního návrhu, který projednala a schválila vláda, poslala sem do Parlamentu. To, co já mohu udělat, je, že na tuto věc upozorním pana ministra Ludvíka a budu chtít slyšet jeho argumenty a jeho názor k této legislativní normě ještě předtím, než se k jejímu projednávání vrátíme tady v Poslanecké sněmovně, protože skutečně jako předseda vlády v tuto chvíli nemám k tomu dostatek informací a chci tu věc zkonzultovat s ministrem zdravotnictví a upozornit ho, že Poslanecká sněmovna bude potřebovat jeho jasné stanovisko, jasný zargumentovaný názor, pokud nám Senát ty věci vrátí s pozměňovacím návrhem. Děkuji panu předsedovi vlády za doplňující odpověď.